Druhá věc. Já mám velice silný pocit, že ta média jsme ne úplně přesně definovali. Protože teoreticky si mohu založit blog na internetu, který může mít miliony příznivců, a můžu mít daleko větší náklad já jako osoba fyzicky na Facebooku nebo na internetu, který budou číst miliony lidí. Chcete mě omezit, abych tento blog nemohl mít? Abych neovlivňoval veřejnost jako politik?

Děkuji, pane předsedo, za slovo. On ve zkratce říkal, že vlastnictví a vliv médií ohrožuje demokracii. K tomu mám dvě takové poznámky. Za prvé.

To je první věc. Druhá věc je spíše politická.

Prosím pana poslance Pilného a připraví se pan poslanec Pleticha. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, střet zájmů charakterizují tři věci. Je to stejné, jako žena může být a nemůže být těhotná, když někdo kouří nebo nekouří. Není to tedy omezeno druhem činnosti a není to také omezeno tím, jestli je někdo hejtmanem, poslancem nebo čímkoli jiným. Navíc tahle kategorie se netýká jenom politiků. Střetu zájmů jsou vystaveni křesťané. Když se podíváte na většinu desatera, tak tam máte střet zájmů nabíledni. A třetí věc, která to charakterizuje, a to je možná nejdůležitější, je to, že každý, kdo zneužívá institut střetu zájmů, si toho je vědom. Někteří si to dokážou omluvit sami před sebou a někteří si to už dnes ani neobtěžují nějakým způsobem zdůvodnit. To je ten důvod, proč žádný zákon a žádná novela o střetu zájmů tohle nezmění, dokud se nezmění etika. Je to věc každého z nás. A já jsem jeden z poslanců ANO, kteří podepsali vstupní oznámení o svém majetku, aniž by k tomu byli donuceni zákonem. Je to tedy problém etický, nikoli problém zákona. Pokud budeme novelizovat zákon, vždycky to bude účelová konstrukce, která má svým způsobem něco vyřešit.

Byla tady také zmíněna média. Chtěl bych jenom říct panu poslanci Gazdíkovi prostřednictvím pana předsedy, že mediální svět vypadá dnes úplně jinak. Je si toho vědoma každá úspěšná komerční firma.

Tato média, ti, kteří přispívají, je přece vůbec nevlastní. To znamená, přeceňování tištěných médií a toho obrazu, který tady byl před pár lety, je naprosto zbytečné, protože to ovlivňování veřejného mínění probíhá úplně jinak. Co je tedy účelem této novely zákona, zejména ve znění pozměňovacích návrhů třeba pana poslance Plíška nebo Chvojky? Je to účelová konstrukce, která tady už byla zmíněna, a je to proto, že výsledky voleb a preference ukazují, že voliči a občané této země chtějí do politiky jiné lidi. Získat tyto lidi do politiky je velmi obtížné.

To je asi zásadní problém tohoto zákona, zejména ve znění pozměňovacích návrhů. Za sebe říkám, že pokud tyto pozměňovací návrhy budou přijaty, já pro tento zákon nebudu hlasovat, ale budu se chovat stejně, jako jsem se choval dosud. Já žádný střet zájmů nemám a prohlášení o svém majetku jsem dal dobrovolně, bez zákona. Děkuji za pozornost. Nyní prosím pana poslance Berkovce, který má faktickou poznámku. Omlouvám se panu poslanci Pletichovi. Dostane slovo hned po něm. Děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte, abych navázal na pana poslance, váženého kolegu Ivana Pilného. Zmínil se o kategorii etiky. Kategorie etika.

Podívejte se, kolik miliard ze státního rozpočtu jde na neziskové organizace. A já myslím, že veřejnost je znepokojena některými kauzami, a je veřejným tajemstvím, že některé tyto organizace jsou právě využívány jako pračky peněz anebo způsob přesměrování toku peněz. Takže neziskové organizace. Také děkuji a teď má slovo pan poslanec Pleticha. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zatím proběhla diskuse o dvou pozměňovacích návrzích, pana kolegy Plíška a pana kolegy Chvojky, ale já bych rád vaši pozornost upřel k jinému pozměňovacímu návrhu, který prošel ústavněprávním výborem po prvním čtení, a to k návrhu A27, a to je pozměňovací návrh, jak říkal pan předkladatel, jeden ze stěžejních pilířů vlastně zveřejňování vstupních majetkových přiznání komukoli, kamkoli, po internetu, bez jakékoli kontroly.

Především je potřeba si uvědomit, že se tam budou zveřejňovat i movité předměty v určité hodnotě, nad čtvrt milionu.